Ale hledali jsme to ale, a já si velmi cením toho politického zadání, které jsme učinili, a tady opravdu poděkování, ať už panu ministrovi Kupkovi, ale samozřejmě i panu ministrovi Bartošovi, že jsme se fakt shodli na tom, že musíme celou tu novelu hrát v znění politickém: kde se dá integrovat, tak se musí.

To je to bolavé místo dnešního stavebního práva, kdy stavebník si musí individuálně získat čtyřicet samostatných razítek, takzvaných závazných stanovisek, a tato razítka jsou samostatně přezkoumatelná, takže si dovedete představit, co v tom objemu to pak samozřejmě dělá za zdržení, skutečně například povolovat bytový dům v Praze pět let a více, takže na to jsme se snažili reagovat. My jsme dospěli k závěru, že v podstatě, když pominu, že nebude státní stavební správa, ale že to skutečně zůstane v té přenesené působnosti, tak se v podstatě ukázalo, že většina takzvaných veřejných zájmů neboli dotčených orgánů je už součástí obce s rozšířenou působností, to znamená, že skutečně to je pod tou jednou střechou, na jednom úřadu. Ale vzhledem k tomu, že zas byly zachovány ty obce na jedničkových a dvojkových obcích, to znamená na těch malých obcích, bylo nutné vymyslet mechanismus, aby bylo rovné postavení stavebníka. Z tohoto důvodu vlastně vzniklo, že bude namísto těch pětačtyřiceti a více samostatných razítek bude jedno závazné koordinované stanovisko. Vedle toho se nám tady objevovalo takzvané jednotné environmentální stanovisko, ale vzhledem k politickému zadání, že kde se dá integrovat, tak se musí, a odbory životního prostředí už jsou dneska součástí obcí s rozšířenou působností, i jednotné environmentální stanovisko bude součástí toho jednotného závazného koordinovaného stanoviska.

To znamená v překladu, že samozřejmě tam musí být všechny ty přezkumy a odvolací procesy a tak dále, ale ten přezkum bude možný nikoliv už k čtyřiceti pěti a více razítkům, ale k jednomu, k jednomu razítku, tím pádem my opravdu velmi zkrátíme lhůty pro vydávání stavebního povolení. Do toho všeho ale já se k tomu dostanu je úplně alfa omega tohoto systému, aby to takto fungovalo, samozřejmě digitalizace. Ale k tomu se vrátím trošičku v pozdější fázi mého vystoupení, protože tam je potřeba si samozřejmě říci, že musí všechny dotčené orgány, všechny stavební úřady musí být zabezpečeny nejenom hardwarem, ale i softwarem, pokud možno z jednoho místa, který mu to bude, ať už výpůjčkou pravděpodobně Ministerstvo pro místní rozvoj nebo jak to budou zařizovat, protože představa, že bychom teď rozjeli sedm set samostatných výběrových řízení, je prostě nesmysl, takže se to musí samozřejmě udělat centrálně. Je potřeba si uvědomit, že ten stavební zákon, nový stavební zákon a budu tady mluvit o novém stavebním zákoně, protože i ta novela díky spolupráci ve Sněmovně se výrazně přiblížila původním záměrům nového stavebního zákona, vyjma tedy té institucionální změny, byť i na té úrovni institucí.

Tady všude dole budou i ty malé stavební úřady, které budou žádat obce s rozšířenou působností o jednotné závazné koordinované stanovisko. I krajský úřad má v novém stavebním zákoně určité druhy stavby, které bude povolovat v prvoinstančním řízení.

Na úrovni kraje to má ale dvě roviny. Buď tam je projekt, který je velký a vyžaduje EIA, tak jede samostatným procesem, protože tam je to skutečně vázáno evropskými nařízeními, anebo nevyžaduje EIA, pak ale samozřejmě bude jednotné environmentální stanovisko stejně tak součástí jednotného závazného koordinovaného stanoviska.

Ale nad DESÚ už musí být jednotlivá rezortní ministerstva, aby samozřejmě k odvolacím procesům a přezkumu bylo možno dojít.

Ano, prosím. Co považuju za důležité říct, že ten model, který jsem se snažila teď tady takto představit, je potřeba být ale zase spravedlivý a říci na rovinu, že tento model určitě přinese zrychlení právě v podobě integrace dotčených orgánů. Ale na druhou stranu to, co bylo v původním novém stavebním zákoně, to prostě nevyřeší, a je potřeba si to tady říct prostě férově. My jsme došli k nějakému kompromisu, určitě tuto novelu teď tak, jak je připravena díky souhrnnému pozměňovacímu návrhu, podpoříme, ale je potřeba spravedlivě říci, že tímto modelem jsme rezignovali na dodržování lhůt.

Tady samozřejmě předpokládám, že bude ministerstvo, všechna zainteresovaná ministerstva, apelovat na tajemníky obcí, aby si skutečně uhlídali dodržování těch lhůt, protože oni k tomu mají určité personální nástroje, jak samozřejmě s úředníky pracovat.

A třetí takovou oblastí, která bude taková polovičatá já nechci říkat, že nebude vůbec, ale bude taková polovičatá je jednotné metodické prostředí, protože tady je potřeba si opět uvědomit, že v přenesené působnosti je správním řádem dána určitá hierarchie, to znamená, metodické pokyny dává ministerstvo vůči krajům a kraje vůči obcím. Na to samozřejmě my jsme reagovali jednotnou státní stavební správou, protože jsme chtěli, aby to platilo v jeden moment pro všechny, ale takto vlastně nedokážeme úplně ovlivnit, jestli kraje to nějakým způsobem modifikují směrem k stavebním úřadům na obcích.

V digitálním prostředí budou příklady dobré praxe a úředníci se tím budou moci motivovat a řídit.